Děkuji. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacího návrhu pod písmenem J2 kolegy Jana Farského. Týká se to racionalizace zastavování exekucí. Tento pozměňovací návrh upravuje překážku pro zastavení exekuce v případě, že je zjištěn nebo zajištěn majetek postačující na krytí nákladů alespoň exekuce první v pořadí. Stanovisko ministra?

Děkuji. Nezpochybňuji hlasování, jenom pro stenozáznam uvádím, jak to bylo. Děkuji.

Týká se to omezení zastavování exekucí. Základní doba pro test bezvýsledného vymáhání se posunuje na šest let, následně tři a opět tři roky. Stanovisko ústavněprávního výboru je doporučující.

Návrh byl přijat. Děkuji.

Stanovisko ministra?

Návrh byl přijat. Děkuji.

Paní ministryně?

Návrh byl přijat. Děkuji.

Oproti současnosti, kdy se zaznamenává pouze jistina, tak by se zaznamenala celková vymáhaná částka. Stanovisko ministra?

Návrh byl přijat. Děkuji.

Jedná se o zápis o vedení exekuce movitých věcí do centrální evidence exekucí a současně o výmaz údajů z evidence po provedení exekuce movitých věcí.

Návrh byl přijat. Děkuji.

Stanovisko ministra?

Návrh byl přijat. Děkuji.

Fakticky se tím zachovává současný stav.

Hlasování číslo 125, přihlášeno 104 poslanců, pro 55, proti 31. Návrh byl přijat Děkuji. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem C1 kolegyně Zuzany Ožanové. Jedná se o zrušení opatření v té původní verzi, která byla navázána ještě na koncentraci řízení. Dotýká se to toho, co bylo přijato na ústavněprávním výboru.

Návrh byl přijat. Děkuji.

Opět jde o legislativně technické změny související s vypuštěním koncentrace řízení a některé opravy legislativně technických chyb. Stanovisko ministra?

Návrh byl přijat.